My jsme o to velmi usilovali u pohonných hmot. Tam, kde k tomu nedochází, to smysl nemá, protože to zvyšuje daňovou zátěž. Nebo udělejme si na to seminář. To, co tady váš pan ministr říká, jsou nesmysly a nepřinese to do budoucna žádný daňový výnos. Nyní prosím s faktickou pana ministra financí Babiše. Děkuji, paní předsedající.

Já jsem ten seminář zorganizoval. Na ten seminář přišel ministr financí Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a taky jsem o tom vyprávěl premiérovi Francie a prezidentovi Polska v posledních týdnech.

Takže pokud tomu nechce někdo rozumět, tak tomu nerozumí. A my od Evropské unie chceme, aby nám dala volnost o tom rozhodovat. Dneska jsou tady podvody na marketingové služby, víno, pivo a minerální oleje. A my musíme požádat Evropskou unii a zdůvodnit to a to potrvá rok, místo toho, abychom rozhodli, a rychle, protože tohle je organizovaný zločin.

A taky všichni poctiví podnikatelé se k tomu staví pozitivně. A taky jsem byl příjemně překvapen, že výzkum mezi firmami, 38 % firem to vítá. Nemění se nic.

Prosím, vaše dvě minuty. My se asi neposloucháme. Zpochybnil jsem konkrétní komodity týkající se běžného spotřebního zboží. Všimněte si, o čem mluvil pan ministr: pohonné hmoty, alkohol, pivo, marketingové služby. Slyšeli jste tam mobily, tablety, integrované obvody? A to jsou kritické a krizové komodity.

Ne ten nástroj jako takový. Určitě jsou komodity, u kterých se to vyplatí. A jsou komodity, kde bychom to podpořili. Kdežto zdaleka ne všichni podnikají s pohonnými hmotami, alkoholem, pivem, o čem mluvil pan ministr financí.

A my tady kritizujeme ten čas, ve kterém to projednáváme.

Děkuji. Mám zde další tři faktické poznámky pana poslance Petra Fialy, pana poslance Farského a pana poslance Laudáta. Prosím vaše dvě minuty. Děkuji. Jenom poznámka k tomu, co říkal pan ministr financí, že to, co jsme tady říkali o zavedení registračních pokladen elektronické evidence tržeb, je lež. Dovolím si citovat důvodovou zprávu k této novele.